Neexistuje na to precedens, jednací řád to neupravuje, ale teď jsme to víceméně dodržovali.

Děkuji za slovo. Pane předsedo Poslanecké sněmovny, já s vámi souhlasím a ukážu vám tu přímou souvislost těchto dvou bodů.

Děkuji za slovo. Jsem přesvědčen, že tyto body spolu úzce souvisí, a vy, pane vicepremiére, jste zodpovědný Poslanecké sněmovně a máte se jí zodpovídat.

Ignorujete to, co říkají naše tajné služby. Na jednání říkáte, jak je budete respektovat, jak budou zohledněny. Kašlete na ně, kašlete na bezpečnost České republiky a prodáváte nás za třicet stříbrných. Prosím, máte slovo.

Tak to je určitě výzva, která tady musí zaznít, a měli byste si, kolegové, uvědomit, zda chcete na tomhle participovat, nebo nikoli. A také chci vyzvat pana premiéra Babiše k tomu, abychom znovu vedli jednání jednání, která jsme k Dukovanům měli jako předsedové všech parlamentních stran, aby ve chvíli, kdy se tady dějí takovéto kroky, kdy tady dochází ke změnám oproti tomu, co na těch našich jednáních před mnoha týdny zaznělo naposledy, tak abychom znovu sedli k jednomu stolu a o takovéto zásadní věci pro naši bezpečnost, pro naši energetickou soběstačnost, zakázku, která nás má stát stovky miliard korun, která ovlivní desítky let to není záležitost jedné, dvou, tří vlád tak abychom se o tom zkrátka bavili.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nebudu reagovat na vyslovené lži, které tady u toho mikrofonu zazněly v rámci spojování nouzového stavu tady s tímto problémem.

Zpočátku říkali: My chceme jenom věcnou diskuzi, odbornou diskuzi, my do toho nechceme tahat politiku, my chceme jasné argumenty.

Protože ty předešlé výstupy, které tady byly, a spojování nouzového stavu s tímto problémem opravdu došlo vrcholu. Nemám slov, abych to mohl komentovat. Nouzový stav, který tady máme, obavu občanů o zdraví, spojovat tady s tímto tak to se styďte. Pořád jednáme o programu, ale zatím jsou přihlášeni ti, kteří mají přednostní práva.

Pane předsedo vlády, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já chci požádat pana Havlíčka, aby tady vystoupil a vysvětlil to, protože ten krok, který udělal, byl po konzultaci s bezpečnostními službami, byl po konzultaci s předsedou ČSSD, takže to musí vysvětlit.

Takže já považuji skutečně tu debatu za, jak bych to řekl, že není namístě, protože je to absurdní tvrzení, nic takového není.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl zareagovat možná i ve smyslu, co tady zaznělo od pana Zbyňka Stanjury. To, jak to ve finále včera proběhlo a proč se to stalo, tak to mají v hlavě jenom lidé, kteří to udělali nebo kteří se toho účastnili. Vy říkáte, že to nesouvisí.